Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vezmu to zvolna. Z těch tří norem je to, řekl bych, norma nejjednodušší, nebo rozsah těch změn je podstatně menší než u těch dvou minulých. Účelem návrhu je zejména rozšíření možnosti využít celou armádu v krizových situacích a k plnění humanitárních úkolů, definování pojmu operační nasazení a úkolové uskupení, a to v souvislosti s plněním našich závazků v NATO, anebo třeba dílčí úprava některých již existujících institutů, jako například rozšíření omezení pořádání politických kampaní pro vojáky a další. I v tomto případě bych rád velice poděkoval zpravodaji, v tomto případě panu poslanci Seďovi, za podporu a konstruktivní spolupráci při práci na této novele. Toť ve vší stručnosti vše. Děkuji panu ministrovi.

Děkuji, pane místopředsedo.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany Martina Stropnického, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě: I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh zákona schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů.

Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl příslušné legislativně technické úpravy. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky; Ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Otevírám podrobnou rozpravu. Protože se do ní nikdo nehlásí, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.